A můj druhý apel. Myslím si, že to je důležité. V tuto chvíli budeme hlasovat o změně rozpočtu, budeme se bavit o míře deficitu.

Chceme využívat tu změnu k tomu, aby třeba domácí firmy mohly dodávat potřebné materiály. A já bych prosil a apeloval, aby toto rozdělování peněz a ta pravidla rozdělování byla naprosto jasně stanovena a aby se tak dělo zcela transparentně, aby bylo jasné, kdo v danou chvíli má na co nárok. Předejde to spekulacím, předejde to i nějakým podezřením. A skutečně bavíme se o desítkách, možná stovkách miliard korun, které v tuto chvíli budou nasměrovány jiným směrem, a je velmi důležité, aby toto bylo vyřešeno. Já bych chtěl poděkovat ještě jednou panu premiérovi, že dal tu nabídku opozici, která může v tuto chvíli podle vyjádření navrhnout svého zástupce do centrálního krizového štábu. Také bych chtěl ocenit, že pan Vondráček navrhuje a tady už ta debata proběhla mezi předsedy stran a panem premiérem zřízení nějakého ekonomického týmu, který bude řešit ekonomické otázky na poli Sněmovny. To si myslím, že je krok správným směrem. A já mám ještě seznam různých návrhů, my je postupně zasíláme na ministerstva, ale já věřím, že teď to budeme moct probrat se zástupci vlády ideálně třeba dnes o přestávce nebo po jednání schůze Sněmovny. Děkuji a věřím, že to společně zvládneme.

Vážené dámy a pánové, je dobře, že po pár měsících varovných zpráv ze světa a poté, co např. slovenská vláda již přijala 41 opatření na pomoc ohrožené ekonomice, firmám, zaměstnancům a rodinám, tak také česká vláda, byť se značným zpožděním, nabrala dech a přichází i na základě diskuse s námi alespoň s několika návrhy na pomoc lidem postiženým nouzovým stavem. Doufám, že v tom, pane premiére, budete pokračovat. Pomoc druhým se v naší zemi šíří rychleji než koronavirus, a jak je pro naši zemi typické, ještě rychleji se šíří vtipy na koronavir a v této souvislosti na vládu, a dokonce i na mě. Nebereme to jako škodolibost, ukazuje to jen na zdravého ducha, který v naší republice panuje, krizenekrize, virus nevirus. A já bych chtěl poděkovat všem občanům, zdravotníkům, lékařům, sociálním pracovníkům, organizacím, kteří se zapojují, táhneme za jeden provaz a určitě to společně všechno zvládneme. A děkuji také za trpělivost a ukázněnost. Každá krize vede k očistě a v důsledku k posílení a to, doufám, čeká i nás. Neschopnost Evropské unie je jednou z nich.

Chápu obavy z koronaviru, ale při této příležitosti a hned vzápětí zdůvodním, proč o tom mluvím nelze nevarovat před něčím stejně, nebo možná i ze střednědobého hlediska daleko horším, a to je v tuto chvíli hrozící válka mezi dvěma členy NATO, Řeckem a Tureckem. Jak víme, v Turecku čekají na migraci do Evropy čtyři milióny muslimských migrantů.

Řecká armáda na incident reagovala přisunutím několika baterií protiletadlových raket těsně k hranici.